Takže tohle je spojení PrahaletištěKladno. A já znovu připomenu, že investice jsou pro nás priorita, že když mě teď v televizi kritizovali, že rozpočet SFDI je špatný, tak ten rozpočet se vždy tvoří, má nějaký základ, a to je ta modrá čára.

Takže by bylo dobré vlastně mluvit o tom, jak takový rozpočet funguje a jak se postupně upravuje, a samozřejmě to jsou priority.

Nic se nestalo.

Takže já se omlouvám všem, kterým znepříjemňujeme život, ale někdo to musel udělat. Teď byl první sníh, tak Česká televize čekala, jaký to bude průšvih.

Možná kdyby s ní jednal někdo normální, tak to netrvalo 19 let. Takže dneska je to jasné.

Takže je to pro nás priorita.

Takže zkrácení až o tři roky.

No a samozřejmě nás čeká rekodifikace. Ono to ještě ani není pořádně venku, a už je k tomu obrovský odpor. Prosím vás, já jsem strašně rád, že vládní menšinová vláda, ale všichni tady se shodneme na tom, že chceme jádro.

Máme skvělé výsledky, a tady jsme úplná katastrofa, 157. místo.

Nestalo se nic, vybíráme peníze.